Děkuji. První hlasování je o pozměňovacím návrhu pod písmenem A pana poslance Romana Kubíčka.

Stanovisko výboru prosím. Pan navrhovatel? Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. Omlouvám se, patrně bude připomínka k proběhlému hlasování.

Prosím, máte slovo.

A chtěl bych tímto zpochybnit hlasování.

Kdo je proti?

Je potřeba to opakovat? V tom případě zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro pozměňovací návrh A, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Táži se, zda někdo chce zpochybnit hlasování, nebo můžeme pokračovat. Nevidím připomínku, v tom případě budeme pokračovat v hlasování. Požádám vás, kolegyně a kolegové o ztišení, aby bylo dobře rozumět, o čem hlasujeme. Prosím.

Stanovisko výboru. Stanovisko navrhovatele. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku.

Přihlášeno je 167 poslankyň a poslanců, pro návrh 42, proti 102. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. Další hlasování je o pozměňovacím návrhu pod písmenem D.

Stanovisko výboru. Stanovisko navrhovatele.

Tento návrh byl zamítnut. S přednostním právem se hlásí pan předseda Mihola.

Dobře, děkuji.